To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Petr Kudela. Pane předsedající, vážení členové vlády, už to tady padlo.

Případy, kdy dojde k drobnému porušení smlouvy, se trestají velice přísnými sankcemi a tady tomuto je potřeba zabránit. Sdružení na ochranu spotřebitelů, s kterým jsem tento zákon konzultoval, jej velice vítá a považuje za dobrý. Nicméně upozorňuje právě na ty případy, aby byl spotřebitel chráněn, nebo minimálně dobře upozorněn na sankce, které mu hrozí v případě drobných nedodržení smlouvy.